Je to plán pro situaci, pokud opět dojde k omezení školní docházky. A bohužel jeho naplněním nejsou zde zmiňované a kolegy chválené metodiky. Tento plán chybí. Musím vás v tuto chvíli přerušit. Samozřejmě vystoupíte jako první bezprostředně po polední přestávce. Upozorňuji všechny poslankyně a poslance, že dnes máme jiný harmonogram, polední přestávka bude pouze mezi 13. a 14. hodinou. Odpolední jednání Poslanecké sněmovny bude pokračovat ve 14 hodin.